A chci se vás zeptat, kolegové z podvýboru pro kulturu, jestli vás bude bavit pracovat dál, jestli vás bude bavit ty hodiny a hodiny se tomu pečlivě věnovat, stýkat se s odbornou veřejností, jestli vás bude bavit jako pana poslance Adama chodit do televize a tam naprosto brilantně argumentovat ve prospěch tohoto pozměňovacího návrhu a brilantně zdůvodňovat, proč je tak potřeba, aby Poslanecká sněmovna tento pozměňovací návrh přijala. Jestli vás to bude bavit, protože to pravděpodobně asi nemá žádnou cenu, protože jednomyslně napříč politickým spektrem podvýbor pro kulturu tento pozměňovací návrh přijme, jednomyslně napříč politickým spektrem rozpočtový výbor tento návrh podvýboru podpoří, a pak se člověk v kuloárech dozví, že Babiš si to nepřeje a Herman se Babiše bojí, takže se to neodhlasuje. Já jsem byl přítomen v mnoha koalicích a dokážu si představit, že u objemů v řádu miliard koaliční rada s ministrem financí řekne: prostě nemůžeme takovýto přesun podpořit, rozbouralo by nám to celou koncepci rozpočtu. Ale tohle je 46 milionů korun!

Proč se bojíme toho, že nás ve světě bude reprezentovat klasická hudba? Já vás velmi prosím, prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, abychom nepodlehli v této malé částce vrchnostenské aroganci, kdy zazní: Nás nezajímá, pane poslanče Adame to teď neříkám prostřednictvím předsedajícího, protože to neříkám já, to bohužel řekla koaliční rada nás nezajímá, že jste si na tom odpracovali x týdnů a měsíců a že jste do toho investovali svůj vlastní politický kapitál, když jste přesvědčovali veřejnost a hudební veřejnost, že toto je dobré rozhodnutí. Nás nezajímá, že si napříč politickým spektrem celý rozpočtový výbor myslel, že je to dobré rozhodnutí.

Tady se opravdu nemusíme bát, že porušíme nějakou koncepci. Na závěr si dovolím říct, že v civilizovaném kulturním mezinárodním světě zcela jistě nikdo neví, kdo je to Kalousek, zcela jistě nikdo neví, kdo je to Babiš, a určitě nikdo neví, kdo je to Herman. Ale všichni vědí, co je to Pražské jaro a jakou prestiž České republice přináší. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo faktické poznámce. Děkuji. Já chci opět začít poděkováním, protože pan předseda Kalousek má ve většině věcí pravdu. Je to uměnímilovný člověk, to mohu potvrdit, protože se setkáváme na řadě kulturních podniků jak u nás, tak i v zahraničí, a toho si vážím. Má i pravdu v tom, že festivaly, které zmiňoval, jsou velmi důležité, a právě proto na ně ve svém rozpočtu Ministerstvo kultury pamatuje jak v roce příštím, stejně tak jako v roce letošním. Ovšem my se snažíme zavést do rozdělování finančních prostředků systémovost, aby nebyli někteří privilegovaní, někteří rovnější než ti druzí, aby nebyl obcházen systém grantových komisí. Tam nesedí úředníci ministerstva, ale odborníci.

Takže ještě jednou děkuji za tuto podporu, které si opravdu vážím, a věřím pevně, že se nám podaří i této stránce kultury v příštím roce pomoci. Děkuji.

Na hospodářském výboru myslím jednomyslně byla odhlasována žádost rozpočtovému výboru o příspěvek 350 milionů. Myslím, že to je zcela namístě, protože ta vykazuje skvělé výsledky a také nás ve světě výborně reprezentuje. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že přišel nový ministr dopravy, musí se v tom resortu zorientovat, a on vlastně měl minimální vliv na sestavování rozpočtu a my mu teď vlastně ten rozpočet ještě poslaneckými návrhy upravujeme.

Je to zcela namístě, ale v tomhle okamžiku by bylo vůči němu velmi neseriózní, kdybychom mu upravovali rozpočet, za který vlastně svým způsobem nemůže. Vážené kolegyně, vážení kolegové, měl jsem ambici přeci jen zahájit hlasování ještě před dvanáctou hodinou.